Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika, zbog potrebe da razmotrimo predloge akata iz predloženog dnevnog reda. Prelazimo na usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica, u skladu sa članom 88. stav 5. Poslovnika. Prelazimo na odlučivanje.

Stavljam na glasanje Zapisnik sednice Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 19. i 20. jula 2017. godine.

Stavljam na glasanje Zapisnik Jedanaeste posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 20. jula 2017. godine.

Stavljam na glasanje Zapisnik sednice Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 24, 25. i 28. avgusta 2017. godine. Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 133, protiv – niko, uzdržan – jedan. Stavljam na glasanje Zapisnik Dvanaeste posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 2. oktobra 2017. godine.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Zapisnik Dvanaeste posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu. U sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice. Pre utvrđivanja dnevnog reda, razmotrićemo akte po hitnom postupku. Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o dualnom obrazovanju. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog. Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nuklearnom sigurnosti. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog. Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju zajedničke Konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i o sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Predsednik Narodne skupštine predložila je da se na dnevni red, po hitnom postupku, stavi Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Poslanička grupa SNS predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o medicinskim sredstvima. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama Zakona o javnom redu i miru. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Narodni poslanici Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković predložili su da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Dejan Nikolić predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Dušan Milisavljević predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodna poslanica Aleksandra Jerkov predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Goran Ćirić predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red - Predlog odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanici poslaničke grupe Dveri predložili su da se po hitnom postupku stavi na dnevni red - Predlog deklaracije o zaštiti srpskog jezika. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanici poslaničke grupe Dveri predložili su da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog deklaracije o zaštiti ćirilice i očuvanju književnog i kulturnog blaga srpskog jezika nastalog na latinici. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Narodni poslanici poslaničke grupe Dveri predložili su da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog deklaracije o izražavanju počasti građanima Srbija nesrpske nacionalnosti poginulim za otadžbinu. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice. Narodni poslanik Miladin Ševarlić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog deklaracije o genetički modifikovanim organizmima i proizvodima od GMO, koje je podneo Narodnoj skupštini 5. maja ove godine. Da li želite reč? (Da.) Izvolite.

Poštovana predsednice, narodni poslanici, cenjeni građani Republike Srbije, prošle sedmice sam predložio krovnu deklaraciju o genetički modifikovanim organizmima i proizvodima genetički modifikovanih organizama i nisam dobio većinsku podršku za njeno usvajanje. Ovoga puta koristim priliku da vas ponovo podsetim na neke činjenice u vezi predmeta deklaracije. Deklaracija o genetički modifikovanim organizmima je tekst koji sam ja napisao kao prvu, a zatim i drugi tekst koji su napisali Zeleni Srbije, koja je u Srbiji usvojena u 136 opština i gradova ili preko četiri petine lokalnih samouprava na teritoriji Republike Srbije, ne uzimajući u obzir teritoriju KiM, gde ta deklaracija nije sprovođena. Na teritoriji 136 opština i gradova, koji su usvojili tekst deklaracije, živi 224 poslanika u ovom aktuelnom sazivu Skupštine. Ako smo mi poslanici, koji crpimo demografski kredibilitet od opština i gradova na čijoj teritoriji živimo i čije građane treba da predstavljamo ovde, a ne samo da se ponašamo onako kako nam partijski lideri, bilo pozicioni ili opozicioni govore, onda bismo trebali da se savesno i odgovorno odnosimo prema onome što su predložili i usvojili odbornici u tolikom broju lokalnih samouprava. Predložio sam isti tekst koji je usvajan u opštinama i u gradovima. Jedina razlika u odnosu na taj tekst jeste, dozvolite da pročitam, član 3. predložene krovne deklaracije. On glasi – Narodna skupština Republike Srbije se obavezuje da će u slučaju da Vlada Republike Srbije dostavi predlog za izmenu i dopunu Zakona o GMO iz 2009. godine ili predlog novog zakona o GMO, u cilju dozvole uvoza gajenja, prerade i prometa GMO i proizvoda od GMO na teritoriji Republike Srbije, prethodno da donese odluku i sprovede referendum sa pitanjem, citiram – da li ste za ili protiv uvoza, gajenja, prerade i prometa GMO i proizvoda od GMO na teritoriji Republike Srbije? Dobio sam mišljenje predsednice Vlade, koje je negativno, i u kome je obrazlagala sve tačke predložene krovne deklaracije. Jedino nije obrazlagala ovu tačku 3. u kojoj se traži neprikosnoveno pravo građana da se na referendumu izjasne o tome šta će koristiti radi svoje prehrambene bezbednosti, ne samo zbog njih, nego i zbog njihove dece i budućih naslednika. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Narodni poslanici poslaničke grupe Dveri predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog rezolucije o genocidu nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima, tokom Drugog svetskog rata. Poštovane kolege narodni poslanici, ne znam već koji put po redu se na pokušaju da uđe na dnevni red posle 70 godina u Narodnoj skupštini Republike Srbije, nalazi Rezolucija o genocidu nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima, Romima tokom Drugog svetskog rata. Molim vas, ako je nešto sporno u tome što poslanička grupa Dveri predlaže ovu rezoluciju, da se dogovorimo da mi povučemo predlog, da vi iz vladajućih stranaka predložite ovakvu jednu rezoluciju, a mi da vas podržimo da konačno ovaj najvažniji državni dom donese rezoluciju o genocidu koji se desio u NDH. Nemojte odbijati ovako značajnu rezoluciju samo zato što je došla iz redova opozicije, a vi se iz redova vlasti niste setili da je predložite. Da ne bih dalje obrazlagao, ja ću samo pročitati tekst, a vi kao narodni poslanici sa svojom savešću i građani Srbije u celini da imaju prilike da čuju šta ovde može biti sporno, da ne donesemo jednu ovakvu rezoluciju u Narodnoj skupštini Republike Srbije - Narodna skupština Republike Srbije donosi rezoluciju o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata, pod 1. – da su zločini ustaša nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata u NDH smišljen i planiran genocid onakav kakav je definisan Konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju genocida usvojenim od strane Generalne skupštine UN 9. decembra 1948. godine, da je prilikom sprovođenja ovog genocida samo u jasenovačkom sistemu hrvatskih koncentracionih logora za istrebljenje Srba, Jevreja i Roma i neistomišljenika mučeno, pljačkano, silovano i potom ubijano od strane NDH 700 hiljada Srba, 23 hiljade Jevreja i 80 hiljada Roma, jedino zbog toga što su pripadali drugom narodu, veri ili rasi. Da je NDH bila jedina zemlja tokom Drugog svetskog rata u kojoj su postojali koncentracioni logori za istrebljenje dece u Staroj Gradišci, Jesenovcu, Uštici, Jablancu, Jastrebarskom, Rijeci kod Jastrebarskog, Gornjoj Rijeci kod Križevaca i Lobogradu i da je u njima prema još nedovršenim istraživanjima stradalo 42.791 srpsko dete, 5.737 romske i 3.710 jevrejske dece. Da je zločin genocida u NDH po svojim razmerama ravan holokaustu koji je Nacistička Nemačka izvršila nad Jevrejima. Pod 5, da je tokom sprovođenja ovog genocida veliki broj Srba bio prinuđen da zarad biološkog opstanka promeni svoj nacionalni i duhovno-istorijski identitet i da se odrekne svoje pravoslavne vere i pod prisilom i smrtnom pretnjom prihvati rimokatolicizam.

Narodni poslanici poslaničke grupe Dveri predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Poštovani građani Srbije, pre svega poštovani naši najstariji sugrađani koji ste opljačkani od strane SNS, SPS, smanjenjem penzija u poslednje tri godine, evo postoji u Narodnoj skupštini Republike Srbije i opozicija i postoji predlog da se vama na neki način vrati sve ono što su vam ovi aktuelni vlastodršci opljačkali u prethodnom periodu. U drugom Predlogu zakona, koji će sledeći biti ovde kao predlog za utvrđivanje dnevnog reda, govoriću o tome kako može da vam se vrati ono što je opljačkano u prethodne tri godine. Ovde želim da kažem nešto drugo kroz ovaj predloženi zakon koji smo dali, a to je da se vlast o naše najstarije sugrađane penzionere ogrešila dvostruko. Prvi način je tako što ste smanjili penzije, i to ne za 10%, nego najčešće i do 25%, koliko ste smanjili penzije penzionerima u Srbiji, nego ste uradili još jednu veoma spornu i problematičnu stvar. Naime, u članu 80. staroga zakona vi ste izbrisali onu odredbu koja jasno kaže da se visina penzije na godišnjem nivou mora usklađivati sa visinom troškova života, odnosno rastom cena i inflacijom u državi Srbiji. Dakle, vi ne samo da ste opljačkali penzionere, vi ste ih dvostruko oporezovali i opljačkali, onemogućavajući već pune tri godine da se visina njihovih penzija usklađuje sa troškovima života i sa inflacijom. Želeo bih da kažem jednu, za nas veoma važnu, stvar, da je ovaj Predlog zakona dokaz onoga o čemu Dveri, zapravo, su govorili i pre izbora, sporazuma o socijalnom partnerstvu sa Udruženjem sindikata penzionera Srbije i Udruženjem penzionisanih vojnih lica Srbije, sa kojima smo zajedno predložili ovaj zakon kako bi se u Narodnoj skupštini Republike Srbije čuo glas penzionera i kako bi oni na neki način bili zaštićeni od pljačke aktuelne vlasti SNS i SPS. Dakle, nije dovoljno, gospodo vlastodršci, da samo povećate penzije onima koje ste opljačkali u međuvremenu. Neophodno je da im vratite ono što je opljačkano u prethodne tri godine i neophodno je da vratite ovu odredbu zakona koja vas obavezuje da usklađujete visinu penzije na godišnjem nivou sa rastom i visinom troškova života, odnosno inflacijom u državi Srbiji. Prosto mislim da nema ni jednog birača SNS i SPS koji ne bi podržao ovaj moj predlog i siguran sam da je ovo jedan potpuno razuman predlog u interesu naših najstarijih sugrađana, a vi sada imate reč da to odbijete ili to podržite.

Narodni poslanici poslaničke grupe Dveri predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija. Poštovani građani Srbije, meni je izuzetna čast i zadovoljstvo što ste sada imali priliku da vidite kako vladajuća većina u Skupštini Srbije odbija obavezu da vam vrati ono što vam je opljačkala kada vam je smanjila penziju i kada je odbila da usklađuje penzije sa troškovima života. Veoma je važno da se vidi da pored lažne brige o penzionerima, u čemu prednjači PUPS kao lažna penzionerska stranka i čitava vladajuća većina, zapravo, ne želi da podrži jedan ovakav konkretan predlog kako da se pomognu penzioneri. O tome se radi i u ovom Predlogu zakona, o konačnom prestanku važenja privremenog uređivanja načina isplate penzija. Postavljam veoma jednostavno pitanje – kakvo je to privremeno uređivanje načina isplate penzija koje traje već pune tri godine? Upravo ovih dana se navršavaju pune tri godine kako pljačkate penzioner u Srbiji i zato penzioneri u četvrtak, 26. oktobra, u 11.00 časova, na Trgu Nikole Pašića u Beogradu prave protest protiv vaše vlasti, koji ja apsolutno podržavam i na koji ću se , naravno, odazvati kao što sam to do sada činio, jer smatram da su penzioneri opljačkani sa vaše strane. Dakle, kada će prestati da važi Zakon o privremenom načinu isplate penzija? Kada ćete zaustaviti ovu pljačku penzionera, kada ćete im vratiti ono što je opljačkano? Mi ovde, u ovom zakonskom predlogu, ne samo da predlažemo prestanak važenja ovog pljačkaškog i lopovskog zakona koji otima penzionerima penzije, nego predlažemo i način kako da se u narednim godinama, za onoliko godina koliko je trajala pljačka traje i vraćanje onoga što je opljačkano penzionerima. Naveli smo i konkretne načine kako doći do finansija kojima se množe obezbediti onaj deo sredstava u budžetu kojim će se penzionerima u narednim godinama vratiti ono što je opljačkano u prethodne tri godine. S tim u vezi, moja je obaveza da napomenem da sam dobio veliko broj poziva penzionera iz Srbije koji su uvređeni i poniženi ovom najavom povećanja penzija od 01. januara 2018. godine, iz razloga što ne traže da im iko išta povećava, nego da im se vrati ono što im je uzeto pre tri godine i da im se vrati ono što im je opljačkano za ove tri godine, jer je penzioner koji je imao, primera radi, penziju 35.000 do 40.000 dinara sada će izaći sa sve vašim povećanjima na penziju koja je i dalje manja od one penzije koju je imao pre nego što ste počeli da otimate penzije u Srbiji, a da ne govorim o onih više stotina evra ili hiljade evra koje im dugujete, a koje ste im opljačkali za ove tri godine.

Narodni poslanici poslaničke grupe Dveri predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za dešavanja tokom izbornog procesa 2017. godine, od dana raspisivanja predsedničkih izbora, do dana objavljivanja privremenih rezultata izbora na obrađenih 99,9 % biračkih mesta. Hvala. Građani Srbije su u više navrata od strane vladajućeg režima mogli da čuju da su izbori u Srbiji regularni, fer i pošteni. Ako je, gospodo iz vlasti, to tako, ne vidim zašto vi već godinu dana odbijate stavljanje na dnevni red anketnih odbora koji se tiču upravo utvrđivanja istine o tome da li su izbori bili fer i pošteni. Da nemate šta da krijete vi biste stavili ovo na dnevni red, vi biste formirali skupštinski anketni odbor, vi biste dokazali da nije bilo izborne krađe, a mislim da je svakom građaninu Srbije jasno da vi kada sada odbijete formiranje ovog skupštinskog anketnog odbora priznajete da ste krali na izborima. Dakle, vi priznajete da ste krali na izborima i meni je drago da građani Srbije mogu to sada da vide i da čuju, jer nema drugog obrazloženja zašto biste vi odbili formiranje jednog ovakvog anketnog odbora. Sada, vrlo je zanimljivo šta smo mi sve ovde postavili kao teme kojima treba da se bavi taj anketni odbor. Primera radi, sloboda medija i ravnopravni tretman svih izbornih učesnika na medijima. U Srbiji više nema političkih emisija, u Srbiji više nema sučeljavanja vlasti i opozicije i praktično na većini velikih beogradskih televizija sa nacionalnom frekvencijom vi više ne možete da vidite nikoga iz opozicije. U pitanju su partijske televizije SNS, kao što je „Pink“ ili „Studio B“, dok na njima nikada ne može da gostuje niko iz opozicije. Evo šta kaže član 50. Zakona o izboru narodnih poslanika. Kaže – u skladu sa odredbom stava 1. ovog člana, a na osnovu člana 5. stava 2. ovog zakona, organizuju se emisije kojima se obezbeđuje javno sučeljavanje izbornih programa podnosilaca izbornih lista i kandidata sa tih lista. Da li se neko u ovoj državi seća da se Aleksandar Vučić sa bilo kim javno sučelio, stao kao kandidat za predsednika Srbije? Nedavno je ponovo obećao da će izaći na direktan duel sa petoricom lidera opozicije i naravno da nikada neće izaći na taj duel, jer sve što je ikada rekao Aleksandar Vučić on je slagao. Slagao je da će izaći na direktan TV duel i takvog TV duela, kao što vidite poštovani građani Srbije, nema već punih šest godina, koliko je Aleksandar Vučić na vlasti. Ima tu odgovornosti i predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, gospođe Maje Gojković. Ona je lično svedok i svi šefovi poslaničkih grupa da sam tražio formiranje nadzornog odbora Narodne skupštine koji bi pratio kontrolu izbora i da taj nadzorni odbor nije formiran i da ova skupština nije imala mogućnost da prati kako vi kradete izbore i kako pomoću izborne krađe dolazite i ostajete na vlasti.

Narodni poslanici poslaničke grupe Dveri predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora, radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za dešavanja tokom izbornog procesa 2016. godine, od dana raspisivanja republičkih izbora do dana objavljivanja konačnih rezultata izbora. Hvala. Pa, evo, zaista je važno kada nešto što kažete javno u direktnom prenosu sednica Narodne skupštine se ispostavi kao tačno. Dakle, vi ste upravo priznali da ste učestvovali u izbornoj krađi i da ne smete da formirate skupštinski anketni odbor za ispitivanje regularnosti predsedničkih izbora 2017. godine. Ali, evo vam šanse da se popravite i da eventualno dokažete da niste učestvovali u izbornoj krađi i na parlamentarnim izborima, prošle 2016. godine. Ovde predlažemo anketni odbor Skupštine koji bi ispitao sve one izborne neregularnosti koje su pratile parlamentarne izbore 2016. godine. I ovde ima onaj veoma zanimljiv, interesantan podatak da je predsednik poslaničke grupe SNS Aleksandar Martinović prvi podneo ovoj Skupštini predlog za formiranje anketnog odbora za ispitivanje izbornih regularnosti, a onda verovali ili ne, poštovani građani Srbije, nije podržao ni sopstveni predlog, niti ga je podržala njegova poslanička grupa, niti vladajuća većina i do dana današnjeg mi nemamo formiran skupštinski anketni odbor, zato što je Aleksandar Martinović shvatio da će sam sebe uhvatiti u izbornoj krađi, i da nema razloga da to radi. Zato mi predlažemo sada formiranje ovakvog skupštinskog anketnog odbora, a vi ćete naravno odbijanjem ovog predloga iznova potvrditi da ste vinovnici izborne krađe i 2016. godine i da ne smete da se suočite sa jednom nezavisnom skupštinskom anketnom komisijom koja bi to ispitala. Jer, da vi nemate ni jedan jedini razlog da se stidite te izborne krađe ili da je krijete, vi bi ste naravno podržali formiranje ovakvog anketnog odbora, u njemu učestvovali sa vašim predstavnicima, dokazali da niste učestvovali u izbornoj krađi, ali čim odbijate ovakav anketni odbor, vi time zapravo priznajete da ste to i uradili. I ono što je posebno važno jeste da kažemo, da ako je jedan jedini dokaz dovoljan da je bilo izborne krađe, izbornih nepravilnosti na izborima i 2016. i 2017. godine, onda je to uputstvo Republičke izborne komisije za glasanje na KiM, koje je Ustavni sud odbacio kao nezakonito i antiustavno. Dakle, ne može se na KiM sprovoditi izborni proces koji je različit od izbornog procesa koji se sprovodi na ostalom delu državne teritorije. Jer, gospodo naprednjaci i socijalisti, vi time priznajete da je Kosovo van ove države, da je Kosovo nezavisno, ako ne sprovodite identičan izborni proces i na KiM, kao i na čitavoj teritoriji Republike Srbije.

Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Narodni poslanici poslaničke grupe Dveri predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija. Izvolite. Poštovane kolege narodni poslanici, posebno kolege narodni poslanici iz vlasti, dobro znam da nikada nećete podržati nijedan predlog koji je dao srpski pokret Dveri, ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ali sada bih voleo da vidim kako ćete da reagujete kada vam je njegovo veličanstvo Aleksandar Vučić naložio da se i ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije otvori dijalog o KiM. Evo predlažem povod za otvaranje tog dijaloga, predlažem rezoluciju o zaštiti KiM u državi Srbiji i evo da li ćete poslušati vašeg predsednika stranke, vašeg predsednika Srbije, vašeg predsednika Vlade Republike Srbije, vašeg šefa svih tajnih službi bezbednosti u Srbiji i otvoriti unutrašnji dijalog o KiM ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Godinu dana nema tog dijaloga, od formiranja ovog saziva Narodne skupštine izbegavate da se ovde održi bilo koja posebna sednica na aktuelnu temu KiM, zato što znate da bi vas tu dočekala pitanja zašto sklapate antiustavne briselske sporazume, zašto izdajete i predajete KiM, zašto ste ukinuli institucije države Srbije na KiM? Evo prilike da vidimo da li ćete poslušati Aleksandra Vučića i otvoriti dijalog o KiM u Narodnoj skupštini ili je njegov poziv za dijalog samo još jedna gluma, još jedna farsa, još jedna laž, još jedno foliranje koje je toliko karakteristično za jednog od najpoznatijih dramskih umetnika u Srbiji Aleksandra Vučića. Ne? Izvinjavam se. Znam da ova tehnika hoće da se pokvari kada govore opozicioni narodni poslanici, dešava se to često. Dakle, naša rezolucija govori o osnovnim stvarima iz Ustava Srbije. Pod dva, da je KiM pod okupacijom i da o tome treba obavestiti međunarodnu javnost. Pod tri, da treba prekinuti ove pogubne pregovore o Briselu i poništiti sve antiustavne briselske sporazume. Pod pet, da treba ispuniti one tačke Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti koje nije tražila nijedna Vlada od 1999. godine do danas, a to je povratak do 1000 pripadnika državnog osoblja Srbije na teritoriju KiM.

Zašto ona ne može da dođe na dnevni red? Kakav je to dijalog ako ne smete u Narodnoj skupštini Republike Srbije da vodite dijalog o KiM? I, koji je razlog da građani Srbije ne dobiju šansu da čuju šta imamo mi narodni poslanici da kažemo o KiM? Dakle, ako branite Kosovo, glasajte za ovu rezoluciju ili ste vi onda izdajnici Kosova.

Poštovani građani Srbije, meni je drago da ste se sada uverili kako je vladajuća većina odbila Predlog rezolucije o KiM, čime je zapravo ukinut dijalog…

Nemam nikakvu sumnju da ćete me uvek prekinuti kada vam ne odgovara moj govor, to je prosto vaš zadatak i vaša obaveza. To razumem, a verujem da sve više razumeju i građani Srbije. Dakle, ne samo da smo predložili rezoluciju o KiM, nego predlažemo i ovu skupštinsku deklaraciju o zaštiti Srba u regionu i rasejanju. Poštovani građani Srbije, i to je bilo nešto što marketinški pominje Aleksandar Vučić i SNS, pa formira neke stručne komisije, pa će doneti jednog dana takvu jednu odluku, a evo odluke, evo spremne deklaracije. Evo spremnog predloga kako da zaštitimo Srbije u regionu i rasejanju. Šta se čeka gospodo naprednjaci i socijalisti? Zašto ne bi ovaj predlog mogao da dođe na dnevni red, zašto svi zajedno ne bismo usvojili jednu deklaraciju o zaštiti Srba u regionu i rasejanju, koji su ugroženi i kojima je ugrožena imovinska bezbednost i lična i kolektivna prava i građanska i verska prava i sve drugo u svim bivšim jugoslovenskim republikama, a posebno ogroman problem asimilacije, širom srpskog rasejanja.

Hoćete li konkretan dokaz? Evo, već nekoliko godina vi ne možete čoveka da izaberete ni direktora Uprave za dijasporu u Ministarstvu spoljnih poslova, gde ste u nekom podrumu stavili nekada lažno Ministarstvo za dijasporu i Srbe u regionu. To je vaš odnos, to je nažalost skandalozni odnos matice prema Srbima u regionu i dijaspori. Zaista sam spreman da povučemo ovu deklaraciju, da je vi predložite, jer vidim da ne želite da podržite ništa što predlaže opozicija i što predlažu Dveri. Kakav je to onda dijalog? Kakva je to Narodna skupština? Kakva je to demokratska kultura sa vaše strane, kada za godinu dana niste podržali nijedan predlog dnevnog reda koji je predložila opozicija.

Narodni poslanik Goran Ješić, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Da li želi reč? (Ne.) Stavljam na glasanje predlog.

Konstatujem da nije prihvaćen predlog. Narodni poslanik Goran Ješić, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Stavljam na glasanje predlog.

Narodna poslanica Gordana Čomić, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do helikopterske nesreće u kojoj je život izgubilo sedam osoba. Da li želi reč? (Ne.) Stavljam na glasanje predlog.

Konstatujem da nije prihvaćen predlog. Narodna poslanica Vesna Marjanović, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima. Stavljam na glasanje predlog.

Narodni poslanik Dragoljub Mićunović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o udžbenicima. Da li želite reč? (Da.) Izvolite. Naravno, uvek pozdravljam svaki napredan predlog i očekujem, da nešto što je bilo verovatno omaška, da je uvođenje besplatnih udžbenika bio jedan značajan korak čime se mi približavamo pravednome društvu i onome što je civilizacijska tekovina za mnoge. Pored toga, to se nalazi i u našem Ustavu, u članu 71, pa je onda u toliko bilo lakše da se to sprovede, pa su mnogi, da pomenemo ipak da je nešto i pozitivno urađeno u gradu, recimo u Beogradu za vreme gradonačelnika Đilasa bilo je besplatnih udžbenika čak i preko onoga što smo želeli da im postepeno svake godine napreduje po jedan razred, da se da za čitav razred. Dogodilo se međutim nešto veoma zanimljivo. Jedna od prvih mera nove koalicije desničarske Vlade bio je da se ukinu upravo besplatni udžbenici. Kada je Margaret Tačer dolazila na vlast onda je ona prvu meru donela da se ukine besplatna šolja mleka za đake u pauzama. To je prva oznaka jedne neoliberalne politike koju su Margaret Tačer i naravno američki predsednik Regan, postavili kao temelj budućeg poretka. Ono što mene danas čini malo optimističnim, da su za taj predlog, da uvedemo besplatne udžbenike, svojevremeno glasali mnogi sadašnji članovi Vlade i poslaničke većine. Tako da ja ne mogu da pretpostavim da oni sada neće glasati za ono što su glasali, propagirali tolike godine pre toga, da će dobrovoljno učiniti jedan korak nazad u odnosu na ono što su radili kada su vodili resor prosvete. Sećam se, sa najboljim uspomenama, kako sam sa funkcionerima SPS išao od Kraljeva na dalje, da propagiramo tezu o besplatnim udžbenicima. Zbog toga očekujem da će svi poslanici socijaldemokratske orjentacije takođe glasati za jedan predlog da udžbenici postanu besplatni. Ali, mimo tog ideološkog problema, imamo jedan ustavni problem. U članu 171, stoji da je osnovno obrazovanje u Srbiji obavezno i besplatno.

Narodna poslanica Nataša Vučković, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu.

Narodni poslanik Nataša Vučković, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Narodni poslanik Zdravko Stanković, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Konstatujem da nije prihvaćen predlog. Narodni poslanik Goran Bogdanović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o javnom informisanju i medijima.

Narodni poslanik Goran Bogdanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Goran Bogdanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o javnom redu i miru. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Goran Bogdanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodna poslanica Sonja Pavlović predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodna poslanica Sonja Pavlović predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine.

Narodna poslanica Sonja Pavlović predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodna poslanica Maja Videnović predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetskom sistemu. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, kada govorimo o izmenama Zakona o budžetskom sistemu, zapravo govorimo o ukidanju i mom apelu da o tome diskutujemo, da stavite na dnevni red i da govorimo o tome da je ta pogubna, diskriminatorska i pogrešna mera tzv. privremene zabrane zapošljavanja, koja se iz godine u godinu produžava, kao i smanjenje privremeno penzija koje postaje stalna mera, i nadležni ministar i Vlada Srbije poručuje građanima, prevshodno mladim ljudima, da je ta fiskalna konsolidacija ideologija koja je važnija od života. Ja koristim svaku priliku da vam svaki put govorim o po jednoj oblasti i građanima Srbije koji trpe zbog ovakve mere. Govorila sam o tome šta se dešava u pravosuđu, prevashodno u Tužilaštvu koje nema dovoljan broj daktilografa i pravda građana zbog toga trpi, zato što postupci traju duže. Govorila sam o Matematičkoj gimnazija, gde naše najbolje učenike, kojima se svi ponosimo, ne mogu da obrazuju i njima ne mogu da predaju najbolji i najkvalifikovaniji profesori, zato što su tehnološki viškovi iz drugih škola zbog zabrane zapošljavanja. Dakle, ona važi za sve, važi za mladu naučnicu, mladu umetnicu, mladu doktorku, mladu osobu koja se opredelila da studira i da ostane da radi u zemlji i da prirodno bude usmerena na nekakvo zanimanje koje je usmereno na državu, ali ne važi za stranačke aktiviste SNS u svim mogućim oblastima. Svakog dana su građani svedoci tako nečega i to je nešto što je nedopustivo. Reagovali su ljudi iz kulture, iz nauke, ne postoji oblast u društvu koja ne trpi zbog ovakve mere i neverovatna arogancija Vlade koja ovu meru iz godine u godinu produžava, pravdajući to fiskalnom konsolidacijom koja je postala najvažnija. Dakle, ono što je ključno i što bih molila da razmislite, to je o našoj zajedničkoj odgovornosti i tome da bi o ovoj meri zapravo trebalo da govorimo i da je stavimo na dnevni red, pa da razgovaramo o tome. Građani Srbije svakog dana posledice ove mere trpe na najbrutalniji mogući način. Oni ne mogu da napreduju, ne mogu da ostvaruju svoja prava zbog toga što se iz dana u dan zapošljavaju samo isključivo aktivisti SNS. Mladi ljudi nam odlaze iz zemlje i to je ono što ignorišete i predloge mog kolege Balše Božovića, a to su predlozi kako da se mladi ljudi zaposle, kakve povlastice i kakva najbolja moguća rešenja da učinimo u korak tome. Zbog toga i ovog puta apelujem da ovo stavimo na dnevni red.

Narodna poslanica Maja Videnović predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima. Izvolite. Uvažene koleginice i kolege, izmene Zakona o elektronskim medijima, zapravo govorimo o REM-u, o Regulatornom telu za elektronske medije koje je po zakonu samostalna nezavisna regulatorna organizacija koja vrši javna ovlašćenja. Nažalost, građani su svedoci činjenice da je REM danas u Srbiji 2017. godine sve, samo ne to, da je REM organizacija i institucija koja krši zakone i propise ove zemlje. Sa koleginicom Vesnom Marjanović sam predložila izmene zakona koji će učvrstiti zakonska ovlašćenja i zakonske obaveze Regulatornog tela za elektronske medije, koji će precizirati i koji ni na jedan mogući način neće ostaviti prostor za zloupotrebu i tumačenja i sve ono što pod političkim pritiscima danas REM radi. Jedan od ciljeva REM-a je doprinos očuvanju, zaštiti i razvoju slobode mišljenja i izražavanja, a REM danas radi sve, samo ne to. Znate, kada REM ne ispunjava svoje zakonske obaveze, da npr. vrši kontinuirani monitoring i građane Srbije, a ne političke stranke, informiše o tome da li su politički akteri, da li su parlamentarne stranke zastupljene u podjednakoj meri, posebno kada govorimo o izborima, ne ruga se REM kršeći zakon samo političkim strankama, nego svim građanima, zato što on time udara na temelj demokratije, na slobodu izražavanja. Ustavna je kategorija da građani imaju pravo da budu objektivno, blagovremeno i istinito informisani, a REM, koji bi trebalo da bude kontrolor slobode i tog prostora, radi sve, samo ne ono što je po zakonu dužan. Kada REM ćuti, onda i Aleksandar Vučić, u ovom trenutku predsednik Republike Srbije, i SNS preuzimaju ulogu da oni budu merači sekundi i minuta koje u kojoj emisiji, u kom prilogu centralnog Dnevnika RTS-a je ko imao koliko. Dakle, REM ćuti i ne oseća nikakvu obavezu da kršeći zakon zapravo radi nešto mnogo gore. Znate, kada REM ćuti i kada ne reaguje na najogoljeniji govor mržnje, diskriminaciju, najbrutalnije stvari koje televizija sa nacionalnom frekvencijom, koje je, podsetiću sve vas zajedno, javno dobro, REM koji ne reaguje kada jednom izda nacionalnu frekvenciju, i to je ono što sam predložila zajedno sa koleginicom u izmenama ovog zakona, da se kontinuirano prati, da postoji jedan kontinuirani monitoring da li neko ko je dobio na upravljanje javno dobro da ispunjava zakon, da štiti javni interes, zapravo to čini, ili neke televizije sa nacionalnom frekvencijom postaju oruđe u rukama jednog čoveka, koji se obračunavaju sa svakim, ne samo političkim protivnicima, nego sa svakim u zemlji ko se usudi da govori bilo šta što zasmeta jednom čoveku. Trebalo bi da je REM regulator, da je čuvar prava na slobodno mišljenje, a REM je danas oružje u rukama jednog čoveka i jedne stranke. Izmene ovog zakona govore upravo o tome.

Narodni poslanik Dejan Nikolić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrednost. Da li neko želi reč? (Ne) Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen. Narodni poslanik Dušan Milisavljević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika. Poštovana predsednice, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, ovaj predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika sam predložio nakon razgovora sa profesorom Čedomirom Čupićem, dugogodišnjem borcem protiv korupcije i osobom koju ja poštujem, gde mi je dao jednu ideju da predložimo jedan predlog zakona koji bi omogućio da krivično delo nelegalno stečene imovine ne može zastariti. Svedoci smo da su građani Srbije upoznati da u mnogim godinama se određeni političari vezuju za određene neke afere i da u procesu zastarevanja postupka se ti krivični procesi praktično i prekidaju. Ono što je jako važno je najznačajniji antikorupcijski potencijal svakog društva, a predstavlja upravo rešenost njegovih građana da žive u slobodnom i uređenom društvu. Smatram da su građani obeshrabreni negativnim iskustvima i ne veruju da će prijavljivanjem proizvesti bilo kakav efekat ili strahuju da će prijavljivanje korupcije dovesti do represije nad onima koji su je prijavili. S obzirom da predlaganjem ovog dodatka u Krivičnom zakonu bi omogućili da ni jedno krivično delo nelegalno stečene imovine ne može zastariti i poslati jednu preventivnu poruku svim ljudima koji su se u određenom trenutku bavili javnim poslom, da nije pametno zloupotrebiti svoj položaj i da će pre ili kasnije odgovarati srpskom narodu za štetu koju su naneli budžetu Republike Srbije. Stavljam na glasanje predlog.

Narodni poslanik Dušan Milisavljević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o zdravstvenom osiguranju. Poštovana predsednice, predložio sam dopunu Zakona o zdravstvenom osiguranju vezano za uvođenje obaveznog skrining programa za proveru sluha kod novorođenih beba. Još 1998. godine u Milanu je usaglašena Evropska izjava o skrining programu novorođenih beba. U Srbiji se svake godine rodi više od 60.000 beba, a kod 300 mališana se utvrdi urođeno oštećenje sluha. U prvim mesecima života bebe najintenzivnije razvijaju sluh, a kasnije i govor. Svedoci ste da u proteklih godinu i po dana je sprovedena nacionalna kampanja, kompanije Ringer askeng Springer koju je predvodio „Blic“ gde smo uspeli i uz podršku Ministarstva zdravlja da sakupimo novac i opremimo sva porodilišta u Srbiji, 56 porodilišta u Srbiji su dobili oto akustičnu amisiju, aparat sa kojim se meri sluh kod novorođenih beba. Ideja je bila i ideja je još uvek prisutna da od trećeg do petog dana rođenja bebe se uradi provera sluha. Svedoci ste, to sam rekao, i sada ponavljam kao narodni poslanik i kao profesor medicinskog fakulteta, znači, ovo je jako važna mera. Porodilišta su opremljena ali sve više građana me obaveštava da se taj skrining ne radi u porodilištima. Zato sada kao narodni poslanik koristim priliku da uvedemo zakonsku obavezu ljudima koji su u porodilištima, jer mnogi naši kažu, mi nemamo aparate. Sada imate aparate i sada ćete morati da merite sluh svim bebama kako bismo postali jedno uređeno društvo i kako bismo mogli detetu na rođenju da izmerimo da li ima oštećenje sluha ili nema. Ova mera je praktično obavezujuća za sva porodilišta, a ne kao do sada, mi smo ih opremili sa aparatima, a oni ne rade svoj posao. Dobio sam pouzdane informacije od roditelja i iz Novog Sada i iz nekih drugih manjih sredina da im nije urađen skrining iako su ta porodilišta dobila aparate u akciji prikupljanja sredstava i opremanja porodilišta sa aparatima za merenje sluha kod novorođenih beba. Znači, ponavljam još jedanput kao lekar, najvažnije je da detetu na rođenju se uradi skrining, da se proveri da li beba čuje ili ne čuje, a to se radi od trećeg do petog dana. Da se u otpusnoj listi, a to i tražim ovim predlogom zakona, da se u otpusnoj listi evidentira i da se kaže, dete čuje ili dete ne čuje. Ovako roditelji izvode dete iz porodilišta i tek posle tri, četiri ili pet godina njegovog života shvate da dete ne čuje ili da pojačava televizor da bi čuo crtani film, a tada je mnogo teže da povratimo i sluh, a kada nemate sluh onda ne možete razviti ni govor. To je jedno veliko opterećenje za državu Srbiju, za društvo. Ovo je jedna preventivna mera koja bi olakšala rehabilitaciju i povratak sluha, a nakon toga i razvoja govora kod naših mališana. Stavljam na glasanje predlog.

Izvolite, povreda Poslovnika.

Mislim da bi bilo korektno prema svima njima da utvrdimo broj poslanika prisutnih u sali jer mislim da u ovom trenutku imamo problem sa kvorumom da bismo bez sumnje utvrdili da li se glasa za ili protiv ovih predloga.

Poštovana predsednice, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, promenu predloga izmena Krivičnog zakona u članu 250. sam predložio zajedno sa Nacionalnim udruženjem obolelih od HIV-a, od side. Naime, država Srbija pokušava da se bori protiv diskriminacije na svakom mestu i u svakom segmentu društva, međutim, greškom zakonodavca u godinama kada se donosio Krivični zakonik i kada je virus HIV-a bio nešto što je bilo novo oboljenje nekih 80-ih godina, je uveden član 250, koji posebno tretira obolele osobe od HIV-a, za razliku od ostalih zaraznih bolesti koje se tretiraju u članu 249. Krivičnog zakonika. Prijatelji iz Nacionalne organizacije obolelih od HIV-a smatraju da izdvajanje samo HIV infekcije i transmisija iste dodatno stigmatizuje ove osobe i predlažemo da se član 250. izbriše, a da se oboleli od HIV-a prebace u član 249, gde se tretiraju ostale zarazne bolesti, i hepatitis C i hepatitis B, koje su nekim slučajevima mnogo opasnije i teže za lečenje nego pacijenti oboleli od HIV-a. Krivičnog zakonika već predviđa sankcionisanje prenosa zarazne bolesti i smatramo da se samo izdvajanje HIV infekcije u članu 250. stavlja u diskriminisani položaj i da su ove osobe i po zakonu diskriminisane, pored brojnih barijera koje naši građani još uvek, nažalost, imaju u svojim glavama. Problem su te barijere koje moramo da rušimo. Sa HIV-om se živi. Ovo je apel Nacionalnog udruženja obolelih od side da se ova promena Zakona izvrši. U prethodnom mandatu ja sam gospodina Selakovića molio i predlagao da se ovo pitanje reši. Zbog vanrednih parlamentarnih izbora koji su se desili, ovo nije došlo na dnevni red Skupštine i ja nastavljam sada da se u ime obolelih od HIV-a borim da Ministarstvo pravde uđe u promenu izmene ovog člana 250. i da osobe koje su obolele od side ne budu i zakonski diskriminisane. Stavljam na glasanje predlog.

Poštovana predsednice, koleginice i kolege narodni poslanici, Predlog ovog zakona je usmeren ka jednom preventivnom radu sa našom decom u osnovnim i srednjim školama, s obzirom da smo upoznati i da smo praktično zgroženi, iz nedelje u nedelju, iz meseca u mesec, kada vidimo na naslovnim stranama nekih novina ili u nacionalnim medijima da je neko dete povređeno u školi, da je neko dete bilo žrtva nasilja. Predlog je da se uvede obavezan prvi čas u mesecu da bude preventivni čas sa razrednim starešinom, sa učiteljem, gde bi se pričalo o toleranciji, gde bi se pričalo o važnosti da zajedno žive, da ta deca koja su u odeljenju, koja su ista generacija, da shvate da postoje deca koja slabije čuju, da postoje deca koja slabije vide, da postoje deca koja imaju šećernu bolest, da postoje deca koja se slabije kreću, da postoje deca koja su sa smanjenim intelektualnim mogućnostima za praćenje nastave i da to nije razlog da ta različitost bude predmet napada vršnjaka jedne na druge i da se kroz jedan preventivni rad, kroz jedan rad sa upravo tom decom stiče jedna kultura, jedna tolerancija prema svojim vršnjacima.

Ta sjajna Nišlijka je inicirala da decu učimo toleranciji od malih nogu i zajedno smo napravili jedan mali bonton za decu osnovnih škola i za decu srednjih škola, gde bi se učili toleranciji i gde bi pokazivali da postoji različitost i da različitost nije razlog da drug bude meta. Drug ne sme biti meta. Nažalost, poslednjih godina smo svedoci da se u brojnim školama, kako osnovnim tako i srednjim u Srbiji, nasilje sve više širi i da je ovo jedan preventivni vid rada sa našim đacima, sa našom decom, gde se traži da prvi čas u mesecu bude posvećen priči o različitosti, da bude posvećen borbi protiv nasilja nad vršnjacima i da svakog meseca taj prvi čas bude posvećen upravo ovoj borbi. Stavljam na glasanje predlog.

Narodni poslanik Dušan Milisavljević, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopunama zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Poštovana predsednice, ovo je ista tematika samo za osnovne škole. Reči ću da je svako četvrto dete žrtva vršnjačkog nasilja, a da digitalno nasilje sve češće među decom. Nažalost, deca u nekim situacijama mogu biti jako surova. Kada spomenem digitalno nasilje imate različite zatvorene „viber“ grupe mališana, osnovaca i srednjoškolaca, gde se određeno dete izvrgava ruglu, gde se ogovara i gde je predmet podsmeha i ogovaranja svojih vršnjaka. Gotovo svako dete može postati žrtva vršnjačkog nasilja, a prvi korak u prevenciji sprečavanja tog problema jeste odnos poverenja između roditelja i dece. Svakako, jedno porodično vaspitanje je ona tvrđava, najosnovnija ćelija, praktično jednog društva, jeste porodica. Međutim, prema podacima UNICEF–a, neki oblik školskog nasilja pretrpelo je dve trećine dece u Srbiji, što je frapantan podatak gde moramo da upalimo crveno svetlo i gde moramo da radimo na borbi protiv vršnjačkog nasilja, da počinioci vršnjačkog nasilja budu prepoznati, da sistem brzo reaguje kako ne bi došlo do težih posledica, kako ne bi došlo do gubitka života, s obzirom da je jedan moj mladi Nišlija, mali Aleksa, čak izgubio život u tom jednom višegodišnjem trpljenju nasilja od svojih vršnjaka. To su teme koje su jako ozbiljne i koje traže da država i Resorno ministarstvo reaguje, da kroz jedan preventivni rad, u vođenju ovih preventivnih, praktično, edukativnih časova, gde bi se skretala pažnja da nije dobro da se drug maltretira, da nije dobro da se drug izoluje, da on bude sam, jer pored fizičkog nasilja postoji i psihološko nasilje kada vi jednog dečaka ili devojčicu izdvojite iz grupe, kada ne govorite sa njim, kada mu okrećete leđa, to je nešto što boli i što je dete podvrgnuto jednom višemesečnom i dugogodišnjoj, praktično, jednoj traumi. Svaki četvrti đak kaže da u njegovoj školi ima učenika koji se plaši nečega, jer bi mogao da bude maltretiran. Ankete koje sam ja imao u vidu neke ankete govore da samo šest osnovaca i 23% srednjoškolaca u Srbiji nikada nije iskusilo nasilje. Smatram da je neophodno da u okviru školskog programa se uvede i program tolerancije za prevenciju vršnjačkog nasilja, koje bi obuhvatalo podizanje nivoa svesti učenika o različitosti, kako bi se povećala bezbednost dece i učenika u osnovnim i srednjim školama. Sprovođenje pomenutog programa ostvarivalo bi se svakog meseca na prvom času sa učiteljem, odnosno razrednim starešinom, kao i na prvom roditeljskom sastanku, jer je važno da se i sa roditeljima priča, da se i roditeljima ukaže šta njegovo dete radi, da li to dete je došlo u školu da uči ili da maltretira nekog drugog đaka. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Narodni poslanik Miroslav Aleksić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja stanja u medijima nakon procesa privatizacije. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Miroslav Aleksić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopuni zakona o lokalnoj samoupravi. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Miroslav Aleksić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica. Stavljam na glasanje ovaj predlog.